Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou dne 15. dubna tohoto roku. Nyní přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze.

Nikoho nevidím, nicméně podle hlasovacího zařízení nás v tuto chvíli není přítomno dostatek, takže vás poprosím, abyste se přihlásili svými kartami, jinak budu nucen schůzi přerušit, než se nám podaří naplnit počet.

Takže já zopakuji, budeme hlasovat o určení ověřovatelů této schůze. Nikdo nemá žádný jiný návrh, takže budeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Já vám děkuji.

Konstatuji, že jsme ověřovateli 99. schůze určili poslance Leo Luzara a poslance Tomáše Vymazala. Konstatuji, že poslanci, kteří nejsou přítomni ani nejsou omluveni písemně, se považují za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů. Dále bych vás seznámil s omluvami členů vlády, kteří nejsou poslanci.

A nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 99. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti.

Obsahuje jediný bod, věřím, že všichni víme, o čem budeme hlasovat. Zahajuji hlasování číslo 2. Ptám se, kdo je pro schválení předloženého pořadu? Kdo je proti? Já vám děkuji. Hlasování číslo 2, je přihlášeno 88 poslanců a poslankyň, pro 59, proti 16. Konstatuji, že návrh pořadu byl schválen. A nyní tedy přistoupíme k projednávání jediného bodu. První se hlásil pan předseda Stanjura.